Připomínám, že se nacházíme stále ještě v obecné rozpravě, a přerušili jsme vystoupení pana předkladatele Haase. Prosím tedy, zda budete pokračovat? Prosím, máte slovo. Já se pokusím zareagovat na ten zbytek bodů, které padly v legitimní debatě ve faktických poznámkách příspěvcích kolegů. Načal jsem těsně před přerušením tohoto bodu otázku financí do sportu. Pokusím se věci, které tady zazněly, vyvrátit. První velmi významná finanční podpora do sportu je, jak už jsem řekl, zařazení v zásadě všech sportovních organizací spadajících do hranice 630 megawatthodin ročně do režimu zastropování, což ve výsledku je podpora opravdu v řádech desítek miliard korun.

Třetí zcela konkrétní krok naší vlády k financování sportu je prosím vás včerejší zasedání vlády.

Meziročně!

Vláda reaguje na provoz, údržbu, na energie, sportovní organizace zařazuje do zastropování a včerejší rozhodnutí vlády o finální podobě návrhu státního rozpočtu na příští rok. Myslím si, že jsem snad řekl celou řadu konkrétních kroků z posledních tří měsíců, kdy naše vláda na sport v oblasti financí velmi výrazně myslí. Poslední bod k financím, protože to ve faktických poznámkách padlo též, a já mám rád opravdu fakta a konkrétní čísla.

Rok 2020, státní rozpočet, ve státním rozpočtu 10,92 miliardy korun, skutečné čerpání opravdu čerpám z dat Ministerstva financí 7,94 miliardy korun, o 3 miliardy korun skutečné čerpání versus rozpočtovaná částka.

Takže já bych poprosil všechny, neřešme tolik ty rozpočtované částky a řešme skutečné čerpání do sportu ve státním rozpočtu. Tolik konkrétní částky a věřím, že věcné k poznámkám faktickým, které se týkaly financí do sportu. V debatě tady padlo, že novela myslím si, teď doufám, že budu citovat přesně je šitá horkou jehlou a není projednána, diskutována se sportovními svazy. Tak prosím vás, neznám žádný jiný návrh zákona, který by kromě oficiálního, zákonem stanoveného mezirezortního připomínkového řízení prošel takovou debatou s potenciálními adresáty právních norem, to znamená se sportovním prostředím.

Žádná z připomínek nebyla blokační, žádná z připomínek nebyla kritická, všechny byly výhradně upřesňující a jsme za ně rádi.

No, prosím vás, to je zase vyslyšení volání sportovního prostředí.

Ti, co volají po tom, nedělejte tuto novelu, chtějí stávající neupravený stav, kdy ty gesce v českém právu určené nejsou.